A ještě jednou opakuju vybrat si typ solidarity. Finanční příspěvek.

A právě to povinné, a to je ten rozdíl pro názornost mezi rokem 2015 a nyní, tam chybí.

Žádné povinné relokace uprchlíků, solidarita postavená na svobodném rozhodnutí členských států, jakým způsobem chtějí solidaritu projevit. A ta solidarita je sprosté slovo?

Jsou to chudáci, proto jim tam pomáhají naši policisté. A to, že na ty jižní státy ten nápor prostě je a že je normální se solidárně podívat na to, že jestli chceme udržet Schengen a prostor bez hranic, no tak ta solidarita tady přece musí existovat. My jsme se jako Česká republika jenom dlouhodobě hádali za to, že solidarita neznamená povinné relokační kvóty. Že solidarita znamená i jiné metody, a to v tomhle paktu, dlouhodobě projednávaném, kompromisním, je. A vy také děláte, že ten pakt by měl platit od zítra.

Tohle je obecná pozice Rady, s kterou Rada ministrů přichází po letech do vyjednávání s Evropským parlamentem. Další opatření. Proč nezmiňujete, že je tam opatření, které pomáhá lépe chránit vnější hranici? Že tam jsou lepší návratové mechanismy, než byly? Že je tam lepší návrat lidí a zpřísnění hraničního managementu a hraničních procedur na vnější hranici EU, registrace lidí? To by se vám mohlo líbit. Ona omezuje čerpání materiálních benefitů žadateli o azyl, které se přesunou do jiného členského státu. Naopak omezení benefitů v těch dalších zemích, kromě zemí původu jako takové. Aby se právě zabraňovalo jejich chuti mířit tím jedním směrem, kam stejně všichni míří, to znamená Německo, možná případně Rakousko. Protože to dává logiku, co je schváleno. Tak vy si vyberete dvě země Maďaři jsou proti všemu, Poláci k tomu měli nějaký důvod, který jsme během dne vyvrátili, a oni stejně nezměnili názor. Říkám, asi ty volby. Co dohoda znamená pro Českou republiku. Je to dlouhodobá snaha o konzistentní postoj České republiky v oblasti migrační politiky odmítající povinné relokační kvóty. Za další. Pomoc České republice jakožto jedné ze zemí, která v rámci EU patří k nejvíce zasaženým migrací. No, my nevíme přece, co se stane, a neptejte se mě na to, co se stane po dočasné ochraně. Ta je zatím aktivována do konce března příštího roku a bude se určitě na evropské úrovni jednat, jestli budeme prodlužovat dočasnou ochranu, anebo ti lidé přejdou do nějakého klasického mechanismu azylového práva. Já nebudu reagovat na pana Okamuru, jestli slíbil někdo, že se někdo vrátí, nevrátí.

Určitě ne. Ale to už bude naše rozhodnutí. Protože ti lidé se překlopí do klasických azylových procedur, a pokud se do nich překlopí a budou to žadatelé o azyl, tak se samozřejmě počítají do těch, kteří se ucházejí o azyl, a naopak se může stát, že Česká republika bude těžit z toho solidárního příspěvku, protože ten počet lidí na našem území tomu bude odpovídat. To není jediný typ migrace a není to ani jiný typ žadatelů o azyl v České republice. Mimochodem, jak tady strašíte těmito migranty, víte, kolik z nich si zažádalo vůbec o azyl v České republice? Asi sedm, pokud se nepletu. Ti ostatní chtěli do Německa a chtěli do Rakouska. Další věc a budu pokračovat dále.

A teď říkáte, že je něco divného na solidaritě. To, že jsme čerpali finanční prostředky na stavby dálnic, opravy škol, opravy infrastruktury, ano, to byla evropská finanční solidarita dlouhodobá s Českou republikou. Mnohé soukromé bohaté firmy z této evropské solidarity dlouhodobě také uměly těžit. A že evropská solidarita v nějaké volitelné formě funguje i v oblasti migrace, je přece něco zcela samozřejmého.

Děkuju moc. Pan Okamura dává pozor, tak pár poznámek. Já opravdu na Ministerstvu vnitra nepíšu zprávu o extremismu. Opravdu ne. A nebudu do toho zasahovat. Pokud někdo je extremista, no tak ať tam je. A může být členem parlamentní strany. To je prostě nějaké objektivní kritérium, které k té zprávě vychází. A k té vaší kriminalitě, kterou jste uvedl.

Nedostali jsme se ani na úroveň roku 2019.

Jenom poznámka ze statistik, s kterými tady hrajete nějaké vaše hry, které mají působit a strašit. A já bych byl moc rád, kdybychom přestali lidi strašit. Kdybychom jim začali říkat fakta a abychom tady nedělali situaci, že už v tak těžké společenské situaci, plné příkopů, budeme strašit, protože nám to přinese politické zisky, protože se na tom vyhrávaly prezidentské volby, protože se na tom vyhrávaly minulé parlamentní volby. Slyšeli jsme tady Andreje Babiše, jako by to bylo před několika lety, tehdy byl možná o něco energičtější. Ale témata zůstávají stále stejná. Solidarita jako taková není nic špatného. Jestli se jí bojíte, naše vláda se solidarity rozhodně nebojí. Děkuju za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné odpoledne, vystřídali jsme se v řízení schůze. Pro pořádek uvádím, že jsme stále ještě před otevřením všeobecné rozpravy, a z toho důvodu avizuji, že jsem vaše faktické poznámky musel odmazat, protože nejsme ve všeobecné rozpravě. Ještě před jejím otevřením se hlásí pan předseda Andrej Babiš.

Skutečně mám to zde tak, jak ta přihláška je.